4.

Opět podle § 99 odst. 7 zákona o jednacím řádu budeme pokračovat projednáním bodu ve třetím čtení, které jsem právě zahájil. Pan zpravodaj rozpočtového výboru Kamal Farhan je přítomen. Otevírám rozpravu. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Z toho důvodu já prozatím ten svůj návrh ponechávám, aby skutečně byla garance toho, že to rozšíření se vztahuje na bonus i po dobu přerušení živnosti.

Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Zájem o závěrečná slova není, tedy poprosím pana poslance Kamala Farhana, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si vás dovolím seznámit s návrhem procedury, která vám byla rozeslána a měli byste ji mít i v tištěné formě. Návrh na zamítnutí zákona nezazněl, legislativně technické změny tam také nebyly. Já bych teď přečetl návrh hlasovací procedury po bodech.

Já se omlouvám, pane zpravodaji.